Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji několik faktických poznámek. První je paní poslankyně Černochová, pak pan poslanec Kučera a pan poslanec Fiedler. Máte slovo, paní poslankyně. Krásné dopoledne dámy a pánové, děkuji pane místopředsedo. Já bych vznesla jeden procedurální návrh, protože si myslím, že můžeme o tom tady diskutovat ještě několik hodin a nedobereme se k žádnému konci. Myslím, že je zcela legitimní, aby do Poslanecké sněmovny přišla svůj návrh odůvodnit primátorka hlavního města Prahy paní Krnáčová a nechť po tom jejím odůvodnění si každý z poslanců a z poslankyň rozhodne sám, jestli chce podpořit vznik vyšetřovací komise, nebo ne. Ale dovolte mi ještě poznámku na okraj.

Protože v jaké fázi je vyšetřování těch záležitostí, které se týkají Blanky? To tady nezaznělo. Jestli jsou podána nějaká trestní oznámení, kolik jich je, v jaké jsou fázi, jestli je tam už nařízen nějaký úkon, či nikoliv. Takže tohleto jsou všechno věci, které by nám tady měla odůvodnit paní primátorka Krnáčová, a já na tom nevidím nic špatného, pokud se dnes tady Poslanecká sněmovna dohodne, že tento bod přerušíme a paní primátorku přizveme. Děkuji za pozornost. Děkuji. To znamená, jestli jsem dobře porozuměl vašemu návrhu, paní poslankyně, přerušit do přítomnosti paní primátorky Krnáčové. Děkuji. Je to procedurální návrh. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými elektronickými kartami.

Počet se ustálil.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 155, přítomných poslankyň a poslanců 138, pro návrh 65, proti 49. Já se vrátím k faktickým poznámkám, které zde mám přihlášené. Nyní s faktickou poznámkou je pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Fiedler. Děkuji za slovo. Já samozřejmě chápu chuť kolegy Schwarze vyšetřovat. Já to myslím samozřejmě i v dobrém.

Děkuji.

To znamená, zda je to město, nekompetentní politická reprezentace, anebo jsou to úředníci, kteří spolu s nimi toto způsobili, anebo jsou to firmy, které prostě nějakým záhadným způsobem nejsou schopny dostát svým závazkům, které vyplývají ze smlouvy. A toto bude to, co budu požadovat, protože do té doby neodejdu z této radnice. Konec citace paní primátorky Krnáčové.

Další v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Komárek. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně to, co tady říkal pan zpravodaj pan kolega poslanec Schwarz, že ti poslanci mají určitě vůli a nebyl by to problém. Já s tím souhlasím, ale je tam jeden zásadní problém, že bylo přijato usnesení, že ta komise začne pracovat v okamžiku, kdy bude mít svého zvoleného předsedu. A protože ten předseda dodnes nebyl zvolen, tak ta komise prostě nepracuje.

Jaký je důvod. Včera jsme tady byli svědky toho, nebo dnes tady jsme svědky toho, jak chcete vyšetřit plýtvání státními prostředky, miliardami, včera jste tady několik miliard utratili naprosto zbytečně. Děkuji. Zapíšu vás tedy s přednostním právem. A nyní pan poslanec Komárek. Dámy a pánové, já se zeptám řečnicky. Samozřejmě nemohu po vás chtít, abyste hlasovali. To budeme hlasovat o důvěře vládě. Je z vás tady někdo, kdo si myslí, že situace kolem tunelu Blanka je normální? Pokud tu někdo takový je, tak ten člověk normální není.

Já to chápu. Ti lidé, co tu vystupovali, si ovšem myslí, že naši občané jsou zabednění. Oni si pamatují, že neúnosnou situaci okolo tunelu Blanka, okolo tohoto skutečně ohromného, největšího tunelu v Evropě, zavinily vlády, pražské vlády ODS a TOP 09. Občané vědí, že to není vina Adriany Krnáčové. Občané vědí, že když selhaly běžné vyšetřovací prostředky, tak parlamentní komise je jakousi poslední záchrannou brzdou. Jak se ukázalo okolo podobného tunelu, byť elektronického tunelu, Opencard, tak parlamentní vyšetřovací komise může být účinná. Prostě nemusí to být pouze plané tlachání. Proto prosím vás, pokud chceme vidět světlo na konci tunelu, zřiďme tuto komisi. Já budu, když se dostanu k normálnímu vystoupení, ke kterému jsem se přihlásil, určitě širší a budu více argumentovat, ale možná bych se toho už vůbec nedočkal ve smršti faktických poznámek. Já vám děkuji. V tom případě další s faktickou poznámkou je pan místopředseda Filip a po něm pan místopředseda Stanjura a eviduji zde dalších asi sedm přihlášek s faktickou poznámkou. Takže na všechny z vás dojde, ale jste v pořadí.